Kdo je proti? Hlasování číslo 25, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 74, proti 79.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o návrhu pana poslance Farhana, který navrhuje zařadit nový bod s názvem Nedostatek léků v České republice. Zahajuji hlasování a ptám se, kdo je pro? Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Budeme tedy nyní hlasovat o první variantě, zařazení tohoto bodu jako bodu druhého na dnešní den. Je to tak, paní poslankyně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti? Hlasování číslo 29, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 76, proti 83. Návrh byl zamítnut.

Kolegové a kolegyně, prosím o klid!

Návrh byl zamítnut. Nyní budeme hlasovat o zařazení tohoto bodu jako bodu druhého na zítra, tedy ve středu.

Kdo je proti? Hlasování číslo 31, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 71, proti 86. Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut. Zaznamenala jsem si to správně?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.

Kdo je proti?

Hlasování číslo 35, přihlášeno 167 poslanců a poslankyň, pro 75, proti 82. Návrh byl zamítnut. A posledním bodem, o kterém nyní budeme hlasovat, je návrh pana poslance Maška. Navrhuje nový bod Léky, které chybí i dnes, kdy to vláda opravdu vyřeší?

Kdo je proti?

Návrh byl zamítnut.